Pro pořádek zopakuji, ve které fázi hlasování jsme přerušili naše jednání.

Požádám pana zpravodaje a pana ministra o stanovisko a poté dám hlasovat. Pan zpravodaj?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Vaše stanovisko? Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme pokračovat dalším hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pan předseda Stanjura. Pardon, omlouvám se. On nemá zákonnou povinnost. Chci říct, vzpomeňte si, když jsme o tom hlasovali poprvé ve třetím čtení, tak podle mě průběh toho hlasování bylo fiasko. Není připraven lépe. On to buď nechce říct, nebo to neví. Nevím, která varianta je horší. To si vyberte sami.

Také asi umím pochopit rozdíl mezi slovy převážně a výhradně. Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, a ještě jednou prosím pana zpravodaje, aby u příštích pozměňovacích návrhů jednou dvěma větami nám řekl, o čem budeme hlasovat.

Tento materiál je v Poslanecké sněmovně skutečně dlouho a předpokládám, že zpravodajové vám řekli, jakým způsobem se hlasuje nebo jaké je stanovisko klubu k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já tedy postoupím dál v rámci hlasování a požádám pana zpravodaje, aby nás provázel dál hlasovacím procesem. Prosím.

Já vám děkuji. Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 120. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme jít dál.

Děkuji. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Prosím, pokračujte.